Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 124. Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 125. Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 129. Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 131. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 132. Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 133. Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 134. Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování.

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 137. Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 138. Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 140. Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?